Jako další výhodu bych viděl slučování exekucí. To je bezpochyby všem jasné.

Další a třetí výhoda, kterou vidím, je přehled a zjednodušení celého toho systému.

Některé chyby, které ten původní návrh měl, opravila Sněmovna sama, některé opravil až Ústavní soud, kdy konstatoval, že nejsou v souladu s Ústavou tato ustanovení. Zejména můžu jmenovat třeba přísudkovou vyhlášku, rozhodčí doložky.

Jediné, co tomu chybí je právě ta nestrannost a nezávislost exekutorů.

Propusťme oba tisky do druhého čtení. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha. Kolegyně a kolegové, já se omlouvám, ale musím reagovat, protože to číslo, které tady bylo řečené, je daleko a daleko větší. To, o kolik náš stát přichází, je minimálně 100 miliard. Já vám vysvětlím jednoduše proč. Protože všichni, kteří do exekuce spadnou, tak logicky musí zabezpečit svoji rodinu. Jak to udělají? Normálním způsobem to nejde, protože prostě si nejsou schopni vydělat, protože o všechno přijdou.

A pak tito lidé jsou nejčastější žadatelé o příspěvky od státu.

A věřte tomu, že firmy to zatěžuje nejvíc. A pokud tady pořád všichni deklarujete, že chcete pomoct podnikatelům, tak pojďme udělat to, že je zbavíme aspoň toho papírování.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo. Já bych si přál, aby jeho kariéra v hnutí ANO šla strmě nahoru a aby se zasadil o to, že najdeme těch 100 miliard korun, které jsou v tom exekučním systému.

A díky tomu, že jsme se na tom dohodli s panem předsedou Faltýnkem v jednom diskusním pořadu. Já věřím, že i na základě toho, co pan premiér slíbil, se nám podaří vytvořit návrh, který bude kombinací jak toho nabalování, tak té teritoriality, a vyřešíme konečně ten problém pro nějakých 820 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích, z toho 480 tisíc má tři a více exekucí. Takže je to opravdu velký problém. Takže logicky to poměrně zásadním způsobem ochromuje práceschopnost našeho obyvatelstva. Ten systém exekucí jsme si dokonce nechali změřit, jak se na něj dívají občané, a z toho nám vyšlo, že 60 % Čechů vidí v tom exekučním systému, v tom nastavení, problém. Jde nám o to, abychom nastavili vymahatelnost práva, která bude současně racionální. Děkuji.